204. Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Děkuji moc za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhovaná změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení řeší potřebu pokrytí finančních nároků připraveného nařízení vlády pro dotačněúvěrový program Výstavba. Toto nařízení vlády bylo schváleno v pondělí 15. 4. a skutečně jsme připraveni koncem dubna tento program vyhlásit. V roce 2019 je předpokládán celkový výdaj v rámci tohoto programu ve výši 1 miliardy, kdy 650 milionů budou činit nenávratné dotace a 350 milionů nízkoúročené úvěry. Úvěrová část bude kryta stávajícím celkovým schváleným objemem u poskytnutých úvěrů, dotační část je nutno v rámci změny rozpočtu posílit. Druhým bodem je pokrytí finančních nároků programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Tento program je takzvaná druhá obrátka programu JESSICA. Proto požadujeme převedení peněz z roku na rok a posílení rozpočtu o další, o těch 100 milionů korun, které bychom zapojovali na ty smlouvy v letošním roce. Navrhováno je navýšení položky pro investiční a neinvestiční transfery obcím v rámci programu Regenerace sídlišť o 100 milionů.

Dovoluji si moc požádat o vaše schválení. Děkuji paní ministryni. Prosím paní zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás informovala o jednání výboru. Děkuji za slovo. Paní ministryně tady řekla všechno podstatné.

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu; 3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji paní zpravodajce. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní nemám zatím žádnou přihlášku.

Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo? Není. Pokud je všem jasné, o čem budeme hlasovat vypadá to, že ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh usnesení byl schválen. Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce.